Všechny projekty, které byly po formální stránce v pořádku, jsme jako vláda podpořili. Ještě že jsme to udělali i za cenu přezávazkování Integrovaného regionálního operačního programu, protože dneska se ukazuje, že bude problém České republiky s dočerpáním programového období 2014 až 2020.

Protože jsem tady vznesla mnoho dotazů i na pana ministra ohledně základních škol, jak bylo například ošetřeno to, že projekty, které podávaly žádost v té výzvě na základní školy, nepodávaly jen bianko šeky, to znamená, že by teprve řídící orgány dovyzvaly žadatele, aby doplnili všechny žádosti, protože první projekty byly, jak už jsem říkala, podány 19 minut po otevření výzvy, což už samo o sobě hovoří o tom, že mohl být problém s tím systémem jako takovým.

Já se ptám, když vy jste sami kritizovali tu klikačku protože to nic jiného není proč neumožníte všem projektům, které byly úspěšně podané, aby to starostové zrealizovali? Musíme si uvědomit, že jsou to investiční projekty, které tady můžu číst, celkové způsobilé výdaje se pohybují kolem 50 milionů korun. To znamená, to opravdu nejsou projekty, které mohou čekat někde v šuplíku. Starostové potřebují vědět, zda ty projekty mohou soutěžit, nebo ne. Jsme na začátku programového období. Znovu říkám, i my jsme přezávazkovali Integrovaný regionální operační program o velké peníze, aby mohly být podpořeny všechny projekty v oblasti zdravotnictví.

To znamená, oni jsou jak v individuálních projektech, tak i v částce na integrované teritoriální investice, ale toto by přece takto být nemělo.

Ale jak je možné, že tato města ještě čerpají z takzvaných individuálních projektů, kde žádá zbytek republiky, který žádnou finanční obálku nemá? Takto bych tady mohla klást ty otazníky pořád a pořád.

Myslím si, že i naší vzdělávací infrastruktuře by to pomohlo, protože skutečně rozšiřování učeben o důležité věci, jako je například jazyková znalost nebo přírodní vědy, matematickofyzikální učebny a tak dále a tak dále, jsou ku prospěchu vzdělávání našich dětí. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Děkuji za slovo. Mně nedá jenom krátce nezareagovat.

My jsme po té zkušenosti s převisem omezili spoustu řekněme neblahých aktivit, například podávání prázdných přihlášek, které tam potom ten žadatel doplnil, a další.

Jenom k meritu věci.

Já bych se teď zaměřil jenom v krátkosti na asi pět bodů, jak postupujeme dále. Jsem tedy přesvědčen, že